Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Zahvaljujem. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem.

Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Demokratska stranka. Zahvaljujem. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, radi se o amandmanu kojim tražimo da se naziv „glavne odgajivačke organizacije“ zameni „centralnom republičkom organizacijom“ Međutim, ako mi imamo osnovnu regionalnu organizaciju, normalan sled stvari je centralna republička organizacija, koja je oličenje u regulativi i gradaciji ove zemlje.

Glavna je, da kažem, više kolokvijalni naziv za udruženja, a ne za asocijacije čiji je osnivač država. Mislim da naš predlog da se centralna, odnosno glavna odgajivačka organizacija zove centralna republička organizacija. Mislim da o tome treba voditi računa, jer kao takve su i druge organizacije prepoznate u svetu. To što se kod nas zvalo šest godina, evo, vreme je da se promeni. Zahvaljujem.

Na član 5. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Marijan Rističević. Zahvaljujem. Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Izvolite, gospodine Marinkoviću. Amandmanom na član 7. Predloga zakona koji smo podneli glasi u članu 7. dodaje se novi stav koji glasi - u članu 9. stav 1. reči koji „rešenje prihvata ministarstvo“ zamenjuje se rečima „na koji saglasnost daje ministarstvo“ U obrazloženju se kaže da je to pravno celishodnije, tj. da ovakva vrsta akta ne postoji, to nije tačno. S obzirom, da se radi o programu koji se pravi na određeni period vremenski rešenjem kojim bi se dalo kako ste vi ovde predvideli to je tako i nepromenljivo pa i u slučaju da ima i nema Vlade. Programi moraju da se menjaju i prilagođavaju i Ministarstvo nije to koje pravi taj program nego daje saglasnost na program i on se može svake godine menjati. To bi iziskivalo nova rešenja i u pravnom sistemu bi to svako novo rešenje dezavuisalo rešenje iz prethodnog, tako da smatramo da je mnogo celishodnije da saglasnost, a to daje Ministarstvo i time se vrši ta kontrolna uloga, a ne znači da se rešenjem prihvata takav program, jer rešenjem, kažem, prihvatanjem takvog programa stvara situaciju da je ono nepromenljivo do promene rešenja. Ako se daje saglasnost, saglasnost je u nekim manjim merama može menjati i dobijati nova saglasnost. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem. Ovaj amandman nema mnogo veze sa suštinom Zakona o stočarstvu više pravna pitanja, pravna služba i pravnici kažu da se daje kao akt rešenja, a ne saglasnosti. Čisto, dakle, da se zna da je ovo pitanje čisto pravne prirode. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman.

Zahvaljujem. Na član 15. amandman su zajedno podneli poslanička grupa Boris Tadić. Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ono što smo mi želeli ovim amandmanom jeste da termine poput odgajivač, odnosno izvođač veštačkog osemenjavanja zamenimo jednim zajedničkim terminom izvođač veštačkog osemenjavanja. Nama za pravo daje prihvaćeni amandman gospodina Žarka Mićina i Jasmine Obradović, gde je u članu 2. stav 20a. novi stav koji je dodat, gde kaže – izvođač veštačkog osemenjavanja je svako pravno lice ili preduzetnik koji ima zaposlenog najmanje jednog veterinara, sa važećom licencom ili rešenjem u produženju licence, te tako iz toga proizilazi da izvođač veštačkog osemenjavanja mora da zajednički bude imenilac za svakoga ko ispunjava određene uslove koji su već zakonom propisani. Ovde se naš amandman odbija sa obrazloženjem da je Predlogom zakona propisano da veštačko osemenjavanje pored izvođača veštačkog osemenjavanja pravnog lica ili preduzetnika može da obavlja i odgajivač na osnovu ugovora o saradnji sa izvođačem veštačkog osemenjavanja, ako je za to stručno osposobljen, za izvođenje veštačkog osemenjavanja i ako poseduje srednju stručnu spremu itd. Znači, jednim dokumentom, odnosno amandmanom i članom koji smo već usvojili praktično ovu situaciju svodimo na nivo da ukoliko postoji dobra volja izvođača veštačkog osemenjavanja koji ispunjava uslove da on kroz ugovor može da angažuje i nekog drugog za čije poslove odgovora. Ovim što ste vi odbili naš amandman praktično proizilazi da može da radi bilo ko ko sklopi ugovor između ovog drugog izvođača, a da pri tome nema odgovornosti za taj posao. Mislimo da je to necelishodno i da je suprotno zakonu o izvođenju poslova koji se tiču očuvanja zdravstvenog stanja životinja.

Kvalifikacija je propisana kao srednja poljoprivredna ili srednja veterinarska škola, znači diploma o završenom srednjem školovanju u ove dve škole i naravno, dodatna obuka odnosno dodatna edukacija i s tim u vezi odgovarajući sertifikat. Dakle, odgajivač u svom stadu pod nadzorom izvođača veštačkog osemenjavanja može da sprovodi i sam ovu meru. Zbog čega smo predložili ovo rešenje. Pre svega zbog toga što imamo u vidu probleme u praksi. Dakle, u pojedinim selima Srbije, tu se pre svega misli na sela na jugu, na istoku, centralne Srbije koja su prosto udaljena, koja su na visokim nadmorskim visinama, udaljena od ovih centara gde nam se nalaze veterinari. Tamo imamo problem. Odgajivači nam se javljaju i kažu da dok stignu veterinari do njih, prođu svi oni optimalni rokovi za osemenjavanje. Imajući sve to u vidu, mi nismo želeli da se slepo držimo pravila u Evropi, mi se držimo kada se radi o svim onim merama koje se odnose na higijensku ispravnost, na transparentnost itd. ali hteli smo da pomognemo našim stočarima koji praktično ne mogu lako da dođu do veterinara i lako da prevaziđu problem koji imaju u praksi. Iz tog razloga smo im pružili ovu mogućnost, ali naravno pod ovim uslovima, dakle, srednja stručna sprema, obuka, odnosno edukacija, nadzor izvođača veštačkog osemenjavanja. Dakle, to je ono što mi sada praktično odgovaramo na zahteve naših stočara. Doktore Marinkoviću, želite ponovo po amandmanu? Izvolite. Kratko obrazloženje. Ovde se radi o nadzoru. Ako je zakonom predviđeno da u krajnjoj liniji izvođač veštačkog osemenjavanja, a to je onaj iz člana 2. tačka 20a. on svakako angažujući bilo koga od ovih koje ste vi naveli preuzima odgovornost za njihov rad. Zato smo smatrali da nije potrebno da definišemo precizno. Taj proizvođač može da bude i zanatlija ako je obučen, ali ako za to želi neko da prihvati odgovornost za njegov rad, time se čuva dobra praksa, očuvanje zdravstvenog stanja života i kontrola mogućnosti prenošenja pojedinih bolesti. Bez toga je nemoguće da se to izvrši. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS. Zahvaljujem. Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Zahvaljujem. Zahvaljujem.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Uvaženi predsedavajući, gospođo ministarka sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneli smo amandman na član 19. i nama je u obrazloženju dato da se amandman ne prihvata iz razloga što je na isti član već prihvaćen amandman poslanika Jasmine Obradović i Žarka Mićina. Međutim, ovde se suštinski ne radi o tome. To nije prihvaćeno ovim amandmanom. Naša želja je, niko ne spori pravo u izuzetnim slučajevima da se neko bavi proizvodnjom semena za veštačko osemenjavanje i koristi ga u okviru svog zahvata. Ono što smo mi želeli ovim amandmanom jeste da taj isti mora biti registrovan za bavljenje tim poslom. Razlog za to, registracija proizvođača podrazumeva permanentnu kontrolu zdravstvene ispravnosti tog zahvata koji se dva puta godišnje kontroliše, permanentnu kontrolu proizvedenog semena koji se po šaržama kontroliše. Time se sprečava mogućnost da jedna bolest, to je zaraza koju oni ne moraju da znaju jer ne kontrolišu, mogu da prenesu i na svoj zahvat, a time i da ugroze druge. Ovim se suštinski ne menja, oni ne gube pravo da se time bave, ali za to moraju biti registrovani kako bi mogli da budu kontrolisani u vršenju ove delatnosti. To je obaveza svih centara koji se bave pa tako treba i tih ličnih, odnosno internih centara. Zahvaljujem. Zahvaljujem. U potpunosti smo razumeli vaše obrazloženje amandmana koje ste dostavili i u pisanoj formi, ali ovo sada vaše obrazloženje nismo prihvatili iz razloga što smo prihvatili obrazloženje poslanika Rističevića koje je po proceni naših stručnih službi sveobuhvatniji i celishodniji. Dakle, u potpunosti obuhvata ovo što ste rekli, ali je još celishodnije rešenje koje je on ponudio. Zahvaljujem. Izvolite. Međutim, suštinski niste shvatili, određena prava da neko radi neki posao, proizvode i obaveze koje proističu iz tog posla. Time što ste dali nekome pravo da on posluje i iz člana 1. i iz člana 4, ispunjava zdravstvenu ispravnost, niste mu dali pravo da tako nešto proizvodi i stavlja u promet jer ne vrši kontrolu semena. Samo vrši kontrolu životinja. Ovim biste napravili registar onih koji to proizvode i time bi se onemogućile razne koruptivne mere koje se rade davanjem i prodavanjem lokalnom stanovništvu i izbegla mogućnost pojave zaraze. To niste regulisali i nije celishodnije prethodno rešenje i videćete i kasnije, ali bih voleo da pomognem da na ovaj način imate vi potpuno kontrolu nad onim što se radi. Zahvaljujem. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe Boris Tadić. Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Zbog Raške oblasti sam dužan da obrazložim ovaj amandman. Gospođa ministarka i članovi odbora su bili onog dana nesretnog kada je došlo do pada helikoptera i imali su zahteve stočara da na područjima sa otežanim uslovima rada osemenitelji koji su prošli obuku i koji imaju kvalifikacije da izvrše osemenjavanje, da dobiju pravo da sem svoje stoke to mogu da učine i kod komšije s obzirom da ima sto i nešto sela koja su u devastiranom području i amandmanom je precizirano da to mogu samo ukoliko ovlašćeni izvođač to dozvoli što je bio slučaj u Novom Pazaru. Zbog ljudi i stočara koji žive u tom području koje je veoma osetljivo iz raznih razloga, ja sam u obavezi, bio u obavezi da ovo objasnim. Hvala. Na član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Jasmina Obradović i Žarko Mićin.

Potpuno podržavam obrazloženje i mislim da je celishodno ovakvo rešenje za određene krajeva, delove Srbije koji praktično zbog vremenskih uslova ili loše infrastrukture ne mogu da dobiju adekvatnu zdravstvenu uslugu u pogledu očuvanja zdravstvenog stanja životinja tj. ne dolaze veterinari, pa i korišćenje ovih usluga veštačkog osemenjavanja i to je potpuno u redu. Međutim, ono što smo našim amandmanom na član 20. takođe želeli da pomognemo jeste da s obzirom da se govori o registru u koji se upisuju izvođači osemenjavanja, mi imamo Zahvaljujem gospodine Marinkoviću, nemate više vremena. Možete da završite rečenicu, ali vas molim. Suština je da oni koji već imaju po osnovu Zakona o veterinarstvu pravo na osemenjavanje da uđu u registar. Mislim da je to potpuno opravdano.

Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici poslaničke grupe DS. Reč ima dr Miroslav Marinković.

Predloga zakona dodamo jedan stav kojim se pored registra odgajivača autohtonih rasa ustanovi i registar čuvara gena autohtonih rasa. Banka je jedna priča, a ono što je očuvanje genetskih resursa je sasvim druga priča. To znači da za sve vrste životinja se formira banka gena. Za pojedine vrste životinja se čuvaju genetski resursi. Tako recimo rasa Buša koja je autohtona rasa Republike Srbije i nekih okolnih zemalja bivše Republike Jugoslavije je jedna od rasa koje su služile kao osnov za melioraciju i dobijanje najproduktivnijih rasa u Evropi i očuvanje te rase je bitno za našu zemlju, pogotovo zato što je naša. Na sreću Stočarsko-veterinarski centar ima 5.000 doza semena koje čuva i to u vašem obrazloženju kaže da je već regulisano čuvanje banke gena. Međutim, na ovaj način bismo mi i ove druge koji su uspeli da sačuvaju, a da vi o tome ne znate, uključimo u registar i time na pravi način raspolažemo tj. očuvamo genetske resurse bitne i reprezentativne za našu zemlju. Naš cilj nije bio da onemogućimo druge nego da priberemo sve ono što postoji. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Izvolite, gospođo ministar. Zahvaljujem. Kada se radi o amandmanu koji ste vi podneli, a koji se odnosi na autohtone rase domaćih životinja, želim da kažem da smo mi, kao što ste i rekli, obrazložili da smo već Zakonom o stočarstvu, prethodnim zakonom, obuhvatili autohtone rase, i ne samo da smo ih kroz zakonske akte dosta dobro koncipirali i dobro tretirali, već i u praktičnom delanju to činimo. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine izdvaja značajna sredstva koja su opredeljena prema odgajivačima ovih autohtonih rasa. Jer, autohtone rase su u stvari najbolji čuvari gena, mi to dobro znamo, ali da ne pričamo mnogo stručno ovde, pošto verovatno naši poslanici ne bi voleli da slušaju naše stručne rasprave. Znači, očuvanje autohtonih rasa, registar autohtonih rasa je uređen, postoji, vodi se, precizno se vodi evidencija. Ovim zakonom uvodimo i registar odgajivača autohtonih rasa, izdvajamo sredstva i za mnoge autohtone rase smo uspeli da sprečimo njihovo potpuno nestajanje.

Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Poslaničke grupe Demokratske stranke.

Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona. Zahvaljujem se, predsedavajući. Uvažena ministarko sa kolegama, kolege poslanici, građani Srbije, zahvalio bih se i Vladi i Ministarstvu poljoprivrede što je prihvatilo moj amandman. Mislim da je ovo prava stvar da na ovaj način pomognemo, usvajanjem ovog amandmana imamo mogućnost da pomognemo i našim ljudima, kao što ste malo pre govorili, u brdsko-planinskom području, gde ima dosta ljudi, ali ne može da ode veterinar, tako da postoji mogućnost da se usvajanjem ovog amandmana obezbedi priplodnjak koji će moći da završava posao za potrebe dalje reprodukcije, a normalno uz to mora taj što ima tog priplodnjaka, uz saglasnost nadležnog ministarstva, odnosno ministra, mora voditi svoj delovodnik, da se zna kako se radi i na koji način se radi. S druge strane, prihvaćeno je i da naziv: „sperme“ bude sada naziv: „seme“, što takođe mislim da je dobro i siguran sam da ćemo i usvajanjem ovog amandmana, a i ostalih amandmana kojima želimo da se poboljša ovaj zakon o stočarstvu, jer smo svedoci da je potreba da se mnogo više ulaže u stočarstvo, da je potreba da to rade lokalne samouprave, da to radi i nadležno ministarstvo, a i Vlada Republike Srbije. Još jednom se zahvaljujem vama na usvajanju ovog amandmana i siguran sam da ćemo imati mogućnosti da svi zajedno damo uvek prednost struci, ovde će veterinari raditi svoj posao. Voleo bih i u narednom periodu da se mnogo više stavlja akcenat na selo, na poljoprivredu, a posebno akcenat na veterinarsku službu, na veterinare, na veterinarske radnike, jer mislim da su oni jedan od stubova nosivosti naše poljoprivrede zbog zdravlja životinja, a gde je zdravlje životinja, tu je i zdravlje ljudi. Hvala vam još jednom na usvajanju ovog amandmana. Zahvaljujem gospodine Miletiću. Na član 52. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, s obzirom da smo na kraju, u obavezi sam da kažem da Vlada treba da čini sve što je od koristi za stočare. Period koji je za nama je bio jako nepovoljan za stočarstvo. Izgubili smo 800 hiljada goveda od 2000. do 2012. godine, izgubili smo milion i 100 hiljada svinja, izgubili smo 500 hiljada ovaca, izgubili smo vrednost milijardu evra godišnje, kada to uzmemo u vrednost žive vage, prerađeno, izgubili smo dve milijarde. Da plastično opišem samo ono što nisam računao – na sedam miliona kokošaka, koliko imamo manje nego što smo imali 2000. godine, mi dnevno gubimo 500 hiljada evra u proizvodima od jaja, neprerađeno, sedam miliona kokošaka je pet miliona jaja dnevno, što vredi 500 hiljada evra, puta 365 dana, pa vi pogledajte koliki je gubitak, 180 miliona evra, i to neprerađeno. Ukoliko se preradi, to je daleko veća suma. Time sam na plastičan način pokazao kakav je zločin učinjen u prethodnom periodu prema poljoprivredi, posebno prema stočarstvu. SSP i sankcije Rusije i Evrope takođe nam ne idu u korist, ali mislim da, s obzirom na podsticaje koje dajemo, da ćemo pre svega očuvati postojeći stočni fond, a u nekom narednom periodu svi zajedno, govorim svi zajedno, doprineti da se on uveća i da se vrati na ono što je bio do 2000. godine. Hvala. Zahvaljujem gospodine Rističeviću. Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić. Gospodine predsedavajući, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ovo je poslednji amandman koji smo mi podneli i on se odnosi na vreme provođenja, odnosno realizacije ovog zakona. Ono što bih ja želeo da kažem, jeste da posebno priznanje za razvoj stočarstva treba odati veterinarskoj službi koja je, u opasnosti od zaraza i povreda, uspela da očuva stočni fond, koji nije u onom broju koji mi želimo, ali je za to potrebna ozbiljna agrarna politika radi očuvanja toga. Da toga nije bilo, ne bi bilo ni ovolikog broja, jer znamo da smo okruženi i raznim bolestima u zemljama koje se graniče sa nama. Ono što je vrlo važno, što želim da naglasim, jeste da očuvanje gena nije samo čuvanje živih životinja, očuvanje gena je čuvanje njihovih polnih ćelija koje omogućavaju njihovu aplikaciju neograničenu u vremenu i prostoru. Mislim da se to u velikoj meri nije koristilo i nije shvatilo. Smatram da bi u nekoj bližoj budućnosti programi Vlade trebali da idu u pravcu stimulacije korišćenja kvalitetnijih gena, korišćenja onih institucija koje se time bave više decenija, više od pola veka i koje za to imaju ozbiljna priznanja i priznanja pre svega okolnih zemalja. Treba da znamo, takođe, da je Srbija treća evropska simentalska zemlja i ne trebamo da tražimo, kako to ljudi često vole da kažu – da pronađemo toplu vodu, jer znamo mi gde se nalazi rešenje i gde je trasa puta kojim treba da se ide. Želim da zahvalim ministarki na razumevanju za određene amandmane, a pre svega članovima Odbora za poljoprivredu, koji su u istom tekstu podnosili amandmane i omogućili da se one nedoslednosti koje su figurirale isprave. Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću. Reč ima ministar. Izvolite, gospođo ministar. Prosto želim svima da vam se zahvalim. Posebno želim da se zahvalim predsedniku Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i predsedniku Odbora za zaštitu životne sredine, kao i svim narodnim poslanicima koji su uzeli učešća u raspravi o ovim izuzetno važnim zakonima iz oblasti i zaštite životne sredine i poljoprivrede. Svi vi ste svojim diskusijama, svojim predlozima, svojim sugestijama dali doprinos da na najbolji mogući način ove zakone predstavimo i našoj javnosti. Ovo je prilika i da vam se zahvalim i za svu onu podršku koju smo kao Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine imali od vas i u mesecima koji su iza nas, pa, evo, sada još malo se približavamo i drugoj godišnjici. Da nije bilo tako dobre saradnje i vašeg razumevanja, sigurno mi ne bi mogli danas da se pohvalimo sa 22 zakona za 22 meseca. Zahvaljujem se na konstruktivnim predlozima i verujem da ćemo se svi nakon nekog vremena hvaliti sa onim što smo uradili, sa onim što smo završili i sa onim temeljima koje smo postavili za buduće poslove, projekte, buduće aktivnosti i u poljoprivredi i u zaštiti životne sredine. Tačno je, u pravu je narodni poslanik Marinković, svi smo dali doprinos, i naši stručnjaci u oblasti poljoprivrede, i u oblasti veterine, i u oblasti zaštite životne sredine, svi narodni poslanici i, naravno, Vlada Republike Srbije. Svima vam se još jednom zahvaljujem i nadam se da se vidimo još koji put u ovom sazivu. Hvala puno. Zahvaljujem, gospođo ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Zahvaljujem se, gospođo ministarka, vama i vašim članovima kabineta. Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 19. februar 2016. godine, sa početkom u 15 časova i 30 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016.